Upozorňuji, že jsem už ukončil rozpravu a nemohu těmto žádostem vyhovět. Já poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, máte slovo.

Vezmu to rychle. Já se omlouvám. Já mám problém rozumět panu zpravodaji, co říká. Předpokládám, že jste na tom stejně. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán a hlasovací proceduru jsme si odsouhlasili následovně: Zatím jsem žádné nezaznamenal.

Takže takto by byla navržena hlasovací procedura.

Čili z mé strany zatím všechno. Já děkuji.

Nikoho nevidím, že by se hlásil. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Takže po schválení procedury přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Co se týče stanoviska výboru, stanovisko je nedoporučující. Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 271, přihlášeno 175 poslanců, pro 59, proti 95. Tento návrh přijat nebyl.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

To je osobní názor, to sem prostě nepatří. Budeme pokračovat v hlasování.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh kolegyně Pastuchové pod písmenem D1. Stanovisko výboru je doporučující. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.